Takže ještě jednou. Strany vládní koalice dnes ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze chtějí zrušit zákonnou valorizaci důchodů, a to retroaktivně. A názor opozice vás nezajímá. Je dobré si to opakovat. Je dobré, aby to všichni v této zemi slyšeli, aby všichni věděli, jak se projednávají zákony v této zemi, zákony, které budou mít dopad na miliony lidí. Dovolte mi takovou malou rekapitulaci. Vláda tímto dnešním postupem řeší deficit státního rozpočtu. A teď je potřeba si říci, zda skutečně jsme si všichni vědomi tady v Poslanecké sněmovně, že pravděpodobně nastala chyba. A bylo by asi legitimní tu chybu přiznat. Jak je možné, že pan ministr financí nedal peníze do státního rozpočtu ani na tu řádnou valorizaci, natožpak na tu mimořádnou? Já chápu, že z jeho pohledu dnes, když mu tam chybí 35 miliard, že to je velká částka, že už to není úplně zanedbatelné. Takže proč to tedy děláme ve stavu legislativní nouze? Proč nevezmete tento krok zpátky? Proč neotevřeme legitimní parlamentní debatu nad tímto zákonem? My už jsme několikrát nabídli, a já bych tady chtěla ocenit i slova pana ministra Jurečky, který reagoval ve faktické poznámce, že je rád, že chceme debatovat. Pojďte debatovat! Přece si musíte být vědomi toho, že pokud byste chtěli zrušit v letošním roce mimořádnou valorizaci, že jde o retroaktivitu.

Zároveň nerozumím slovům pana ministra Stanjury, který říká, že by to mělo obrovské dopady do rozpočtu.

Ale nic víc. To znamená, vláda musí mít hlavní cíl, aby snížila takto mimořádnou valorizaci.

Proč vláda nepřipraví balíček opatření, aby si pomohla do státního rozpočtu? Jak to, že vás netrápí restituce? Proč si nesedneme s opozicí koalice, opozice a řekneme : musíme upravit více věcí?

Další kroky, které jsou a na které jsem nedostala odpověď. Pan ministr přiznal, že zapomněl požádat Evropskou unii o 53 miliard nebo 54 miliard korun. A já se ptám: 54 minus 35 miliard ještě panu ministrovi zbude. Tak proč se tady o prvním kroku bavíme, že sebereme peníze našim důchodcům? A také už jsem to tady naznačovala.

A ne že my si tady přidáme peníze, protože prostě už jeden rok jsme to měli zmrazené. A když to porovnáte k těm seniorům, kteří opravdu mají velmi nízké důchody, tak musíte přece i vy sami uznat, že to je nefér. Proč tady nepřipravíte opatření na to, že je potřeba zredukovat počet členů vlády? Že prostě pan ministr pro evropské záležitosti určitě možná měl opodstatnění pro předsednictví. Vidíte ho někdo ve Sněmovně? No, není tomu tak. A přece sháníme každou korunu. Kdybych to měla shrnout, je potřeba, abychom si tady znovu připomínali a znovu si uvědomili, co všechno jsme navalili na naše seniory. Kdo využívá ty sociální služby?

Zdražily se potraviny, zdražily se léky, zdražily se náklady na bydlení včetně energií, ale zdražily se samozřejmě například náklady na dopravu.

Jak mají proboha dělat tu prevenci, když si dneska nemůžou dovolit ani obyčejnou turistiku, natož aby jeli do nějakých léčebných lázní? Prosím vás znovu, abychom se zamysleli nad tím, co tady děláme, abychom ukončili tuto nedůstojnou debatu, abychom skutečně budovali nějaké systémové opatření na boj proti takto vysoké inflaci, aby nám ta valorizace v dalších letech nebobtnala, ale aby zůstala tou zákonnou. A prosím, nejděme na to cestou, že prostě zaútočíme na ty nejslabší. Protože zaútočit na toho nejslabšího je snadná cesta, ale z mého pohledu ta nejhorší. Jak máme debatovat s vámi o stavu legislativní nouze, když z našeho pohledu o žádný stav legislativní nouze nejde?

Pojďme se směle podívat našim seniorům do očí a řekněme ano, přehodnotili jsme to, sedneme k jednomu stolu. Vzhledem ke státnímu rozpočtu to musíme upravit pro další roky. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Nebudu to už opakovat. Protože se jedná o legislativní nouzi, nebudu hovořit přímo o důchodech a o věcech, o kterých se budeme bavit, až otevřeme tuto schůzi. Ale dovolte mi krátký exkurz právě do přijímání zákonů v legislativní nouzi, do používání legislativní nouze v české Poslanecké sněmovně, a to, jak by se pravděpodobně měla či neměla legislativní nouze používat.